Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Po odůvodnění ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o náhradním výživném, sněmovní tisk 898;

Děkuji.

Já tady nemám ani žádný materiál z ústavněprávního výboru.

Připraví se pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ano, paní poslankyně, oprávněně mě žádáte o to, abych zjednal pořádek. Dámy a pánové, prosím o klid, ať může paní poslankyně přednést svoje návrhy. Děkuji.

My bychom místo této fixní částky navrhovali navázání na násobek životního minima, čistě z toho důvodu, aby se z důvodu inflace nemuselo sahat do zákona, nemusel otevírat tento zákon a namísto toho by čistě vláda řešila valorizaci životního minima.

Děkuji za zvážení těchto dvou pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Do podrobné rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Jan Bauer. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, já jsem se za náš poslanecký klub velmi podrobně k tomuto návrhu zákona vyjádřil již v prvním čtení včetně toho, že jsem podal návrh na zamítnutí, ale dovolte mi jenom zkráceně dvě poznámky.

Druhá poznámka, kam směřuje vlastně naše kritika.

Já už možná podesáté vyzývám současnou paní ministryni spravedlnosti, minulého ministra spravedlnosti Kořínka , aby skutečně zefektivnili současné nefunkční vymáhání alimentů, a až poté, co toto udělají, ať případně přijdou s nějakým návrhem zákona, a vy jste od té doby neudělali vůbec nic a jediné, s čím přicházíte, je, že zavádíte, nebo pravděpodobně zavedete, pokud tento návrh zákona bude schválen, novou sociální dávku, která bude pravděpodobně stát daňové poplatníky přibližně 860 milionů ročně a další desítky milionů korun na samotnou správu.

Paní poslankyně Kateřina Valachová je přihlášená. Tak je přihlášen Marek Benda v tuto chvíli jako poslední do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

To je první sdělení. Druhé je spíše už teď moje osobní, nikoliv jako předsedy ústavněprávního výboru. Já pokládám tento návrh zákona za něco naprosto nemravného.

Takže já pro tento návrh zákona vždyť nejde o dílčí výhradu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Bauer, ale já musím dát přednost faktické poznámce. Takže paní poslankyně Alena Gajdůšková, která se přihlásila s faktickou poznámkou, promluví jako první.